Pane ministře, máte slovo. A prosím Sněmovnu o klid, aby mohl pan ministr své stanovisko přednést v důstojném prostředí. Děkuji, pane předsedající.

Pokud předsedové klubů mají jiné jednání, prosím, respektujeme to, prosím ale, přeneste to do předsálí. Ostatní prosím také o to, abyste vyslechli pana ministra. Děkuji, pane předsedající. Je to skutečně záležitost v té časové souslednosti, je to drobná technická změna, která nemá absolutně žádný vliv na právní charakter novely zákona o vojácích z povolání.

Takže bych vás moc rád požádal o stejnou podporu, kterou jste už vyjádřili v novele zákona o vojácích z povolání při jejím schvalování.